Jedná se o legislativně technické úpravy, tak jak je navrhovala paní poslankyně Babišová. Ano, teď stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Přednesu návrh usnesení.